Co se týká konkrétního dotazu, jak bude registrace probíhat, to tady také padlo, měla by to upravit prováděcí vyhláška, která z hlediska jednoduché administrativní náročnosti má pracovat s formátem datové zprávy, s tím, že organizace se registruje.

V tuto chvíli, tak jak je novela předložena.

Ministerstvo tato data zpracovává, využívá pro účely v souladu se zákonem.

Dále z hlediska úkolů obcí, tady bych si dovolila se zdvořile ohradit proti připomínkám týkajícím se úkolů obcí, které zazněly, protože kolegové, kteří kritizovali text a divili se těmto úkolům, tak je chci jenom upozornit, že kritizovali platný stav zákona, tzn. nikoli novelu, tzn. úkoly, které obce již mají. Stejně tak poprosím kolegy, aby se více seznámili s otázkou sankcí, které tady byly opakovaně definovány jako drakonické, protože zase se jedná o platný stav zákona.

Takže také to není něco, co bychom předkládali k této novele.

Například víte, že problematika sociálních služeb nebo dalších služeb je právě řešena prostřednictvím plánu.

Nemáme ale na mysli plánování záchodů, jak tady zmínil pan poslanec Benda, ale máme samozřejmě na mysli to, aby si obec stanovila cíle, které má, podle svých místních podmínek, např. že bude podporovat určité odvětví sportu, chce se zacílit na sportování dětí a mládeže, a v tomto výhledu pracovala z hlediska svých kroků, ale samozřejmě aby také následně mohlo toto být zohledněno právě při finanční podpoře obcí a mohly být např. z hlediska dotačních programů za tento plán a to, že strategicky plánují a využívají finanční prostředky, zvýhodněny. Tady bych chtěla říct, že investiční program, který jsme vyhlásili v minulých dnech, obsahuje právě nově řadu konkrétních vazeb a kritérií, které zohledňují obecní a krajskou politiku. A pokud hovoříme o spojování finančních prostředků státu, obce a krajů, tak toto pokládáme za legitimní, nepokládáme to za obtěžující. A jen bych chtěla upozornit, že samozřejmě novela byla kladně projednána s danými zástupci samospráv, tzn. s Asociací krajů, se Svazem měst a obcí a se Sdružením místních samospráv, a naopak tyto instituce, které zastupují obce, mají zájem o tento druh spolupráce.

Tady je potřeba si totiž přiznat, že ta mince má dvě strany.

Takže v tomto duchu naopak rejstřík má fungovat přesně opačným způsobem a má toto odstranit.